A co se vlastně bude dít, když se něco schválí, nebo se něco neschválí?

Pochopil jsem, že podstatně kvalitnější, než je původní předloha, že tu se snaží nějakým způsobem zřejmě napravit pozměňovací návrh paní poslankyně Hnykové, což je ostuda pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo jestli to je schvalováno v dohodě, já nevím, protože tady už během té diskuse je zcela nevídaná situace, že z koaličních řad čas od času zní kritika, z opozičních chvála na některé části, takže koalice schvaluje některé pozměňovací návrhy, resp. někteří její politici. Podotýkám, že nejsem členem sociálního výboru, takže možná jeho členové jsou jediní, kteří se v tom ještě vyznají a dokážou odvodit nějaké dopady.

Nicméně stejně bych chtěl vědět i při tomto čtení, jestli by nám paní ministryně řekla předběžně, stálo by za to, abychom si udělali představu, které z těch pozměňovacích návrhů bude ministerstvo podporovat, a tím pádem předpokládám, že koalice akceptovat, a které nebude.

Skutečně bych byl rád. Já mám pocit, paní ministryně, že vaše ministerstvo, ministerstvo dopravy...

Děkuji. Děkuji. S faktickou tady mám přihlášku pana poslance Votavy. Kolegové, kolegyně, nedá mi, abych nereagoval na svého ctěného kolegu Laudáta.

Samozřejmě může se mi líbit, nebo nemusí tzv. směrné číslo, o které zřejmě jde i panu kolegovi Vilímcovi, ale taková je dohoda v Asociaci krajů a je třeba ji respektovat. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Ono tam šlo nejenom o obhajování stanoviska, ale i o obhajování věcné podstaty. A přijde mi divné, možná že zástupce Prahy na nějakých jednáních nevystupoval příliš razantně, nicméně z těch zápisů, co jsem byl informován, tam výhrady jakési byly, ale říkám, nečetl jsem ty zápisy.

Jenom říkám, že nevím, co si o tom mám myslet. Tam bylo tvrzení proti tvrzení. A bohužel, není to jediný případ, kdy se poslední dobou dostáváme do toho, že zřejmě pravda je třídní. Děkuji za dodržení časového limitu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Znamená to tedy, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, že jste s tímto návrhem zákona absolutně spokojeni?

Ti z toho vypadnou, tak aby více zbylo na ty, kterým to opravdu náleží? Jste tedy s tímto návrhem absolutně jako kraje ztotožněni a spokojeni a chcete, aby platil co nejdřív? Děkuji. Musím konstatovat, že nevidím již žádnou přihlášku do obecné rozpravy ani faktickou poznámku, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci. Dobrá, je tady zájem o závěrečná slova paní zpravodajka, paní ministryně. Paní ministryně, prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych především chtěla říct, že tady se nejedná o žádnou revoluci. Už od roku 2007 se Ministerstvo práce v podstatě výhradně řídí doporučeními krajů.

A je snad zřejmé, že asi těžko si tady z té Prahy můžeme nějakým způsobem ověřit, kteří z těchto poskytovatelů jsou dobří a kteří ne. Ty kraje samy si řekly, na jaké poskytovatele ty dotace chtějí, a tohle je samozřejmě stejné.

To je samozřejmě absurdní a není to pravda. Kraje mají svoje plány, běží podle nich.

Také bych chtěla říct, že není pravda, že najednou budeme mít 14 úplně různých metodik.

A ministerstvo má na ně páku. Pokud to kraje dodržovat nebudou, tak tam peníze, třeba tu druhou splátku, také nemusí dostat. Jinak je také naprosto stěžejní, že se touto novelou stanoví povinnost krajů určovat ve spolupráci s obcemi síť sociálních služeb na území kraje. To je přece také zásadní, k tomu všichni směřujeme. Ještě bych ráda dodala, že samozřejmě ano, tato novela je tzv. technická a počítáme s tím, že v roce 2015 bude velká novela zákona o sociálních službách, protože je tam spousta věcí, o kterých víme, že se musí změnit, že se musí zlepšit.